Pane poslanče, nikdo nenavrhl zamítnutí. Navrhujete zamítnutí? Tak zatím nebylo navrženo, bylo navrženo vrácení návrhu k dopracování, to navrhl pan zpravodaj Polanský. Prosím, máte slovo.

Další věc. Velmi dobře znám § 36 silničního zákona. Ovšem proč není dostačující? Protože za prvé ho vůbec nikdo nedodržuje, což je samozřejmě odpovědnost policie, já s tím naprosto souhlasím.

Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Veselý s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Kolovratník. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V podstatě to znamená, že to je naprosto nevymahatelná věc. Zkuste si někdy projít jako policista nebo úředník správním řízením, kdy tomu řidiči budete prokazovat, jestli skutečně omezil, nebo neomezil.

Pan poslanec Kolovratník s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, kolegyně a kolegové.

Ale věřím, že když se dohodneme na řádném projednání, že můžeme se bavit i o několika variantách těch řešení a třeba najít to, co bude průchozí nebo shodné pro většinu Poslanecké sněmovny. Teď jsem chtěl, aby to bylo logické, reagovat na pana poslance Váchu.

A bylo to řečeno, jak budeme posuzovat, jestli omezil, nebo neomezil, z nějakých kamerových záznamů apod. Ale on třeba také § 19 tohoto zákona v odst. 3 říká, že řidič, který předjíždí, omlouvám se, ne, který předjíždí, ale který je zařazen a to je reakce na Zbyňka Stanjuru, který už teď není přítomen tak že musí dodržovat bezpečnou vzdálenost, která umožní bezpečné zařazení se.

Ale opět, uvědomme si a zkusme o tom přemýšlet v reálu, jestli toto vůbec je kontrolovatelné, nebo ne.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych zareagoval na své předřečníky.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní v rozpravě pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

A ta témata nejsou úplně tak beztrestná.

Já chápu, že to je téma, které nás zajímá, že kamiony štvou každého.

Prostě kamiony jsou součástí běžného života.